Nemusí se skládat žádná jistota.

Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů sázek předem stanoveným podílem.

Jistota je tam 2 miliony korun. Povoluje to obecní úřad, popřípadě krajský úřad, popřípadě Ministerstvo financí záleží na výši objemu.

Kdo to ví?

Pak jsou pochopitelně kasina.

Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem.

Abychom si byli vědomi, že tento zákon reguluje jednak opravdu tvrdý a společensky škodlivý hazard a současně ale také reguluje v podstatě nevinnou společenskou zábavu.

Mám to na srdci.